To znamená, to je ten základní princip té právní úpravy, tak abychom odlehčili těm, kteří zkrátka mají teď aktuálně problémy z hlediska svého podnikání, stejně tak jako je to v případě sociálního pojištění. Jsou tam samozřejmě určité dopady do systému veřejného zdravotního pojištění, které odhadujeme na zhruba 8 mld. korun z hlediska výpadku pro systém. Ovšem budeme vycházet v tomto směru z určitých rezerv, které systém má, a věříme, že jsme schopni toto zvládnout v tom následujícím období. Takže tolik asi jenom velmi stručně pro odůvodnění tohoto návrhu zákona.

a) projednala v obecné rozpravě,

III. zmocňuje zpravodaje výboru poslance Kasala, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny; IV. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji panu zpravodaji. A nyní máme rozhodnout, zda povedeme obecnou rozpravu.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo. Podle dohody vystoupím se stanoviskem našeho poslaneckého klubu. My samozřejmě tento návrh zákona podporujeme. Jsou tam podrobně uvedeny důvody. Já ty hlavní důvody řeknu teď na mikrofon.

Nyní pan místopředseda Tomio Okamura s přednostním právem.

To ale vláda odmítá. Takže ve finále živnostníkům moc nepomůže. V debatě nad zdravotním pojištěním jsme opět u tématu, kde na to vzít, protože tyhle peníze nejsou peníze pro zdravotní pojišťovny, v důsledku jsou na úhradu zdravotní péče.

Nabízí se ve světě osvědčený model, a to společný výběr sociálního a zdravotního pojištění prostřednictvím finančních úřadů a následně rozdělovaný prostřednictvím jednoho úřadu. Dvě zahraniční pojišťovny mají například zisk z monopolu, či duopolu na pojistné, které nařizuje stát, z úrazového pojištění zaměstnavatelů.